Je pravdou, že řetězce patří k jednomu z největších zaměstnavatelů.

I to je obdivuhodné číslo pro naše pokladní, které tam sedí těch osm deset hodin, soboty, neděle, svátky, pátky. Myslím, že je musíme pochválit. Protože tak se bezvadně chovají zahraniční odběratelé potravin a takové mají sociální cítění k našim občanům. Dojde k ohrožení exportu českých potravin. Dle hodnocení dopadů regulace RIA k zákonu na export potravin novela zákona o významné tržní síle nedopadá.

To je možné.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji a mám tady teď v tuto chvíli čtyři faktické poznámky. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Předesílám, že paní Margit Balaštíkovou mám rád, protože nás pojí láska ke koním. Ale když jsem ji tady poslouchal, bylo mi z toho smutno. To bylo, každý den nás tím režim masíroval, výsledek byl ten, že v obchodech nebylo vůbec nic. Musím říct, že to je absolutně, ale opravdu absolutně falešná cesta. Je potřeba tady mimo jiné připomenout, že máme moderní nástroj na to, jak hlídat monopolní postavení kohokoliv na trhu, to je antimonopolní úřad. Ale musím tady také připomenout, že jakkoliv české zemědělství má obrovské problémy, jeho prosperita roste. Je to vidět na konkrétních číslech, kdy zisky v českém zemědělství jsou rok od roku větší. Je to proto, že tady nemáme takovýto zákon, který podle mého hlubokého přesvědčení se nakonec právě proti těm českým zemědělcům a potravinářům postaví.

Já ten názor nezastávám. Protože vláda nominovala stávajícího šéfa, tudíž je s jeho prací a s prací jeho úřadu spokojená.